Jenom jsem chtěl osvětlit tuto situaci. Děkuji panu poslanci. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Přistoupíme k hlasování o navrženém usnesení. Slyšeli jsme usnesení dvou výborů. Ta usnesení jsou totožná, což nám usnadňuje hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministru a panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu.

Přeji pěkné poledne. A přistoupíme k dalšímu návrhu.